Jsou to sjetiny z tohoto posledního hlasování.

Ten návrh byl zamítnut. Já už se nebudu opakovat.

Děkuji. Jenom aby bylo jasné, v jaké fázi projednávání teď jsme. Mohou vystupovat pouze ti, kteří mají přednostní právo. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Bartoš, po něm s přednostním právem zastupující předsedkyně klubu ČSSD paní poslankyně Valachová, po ní pan předseda Bělobrádek. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, že jsem musel využít svého přednostního práva. Na rozdíl od pana místopředsedy Sněmovny Okamury to nedělám kvůli tomu, že je toto jednání přímo přenášeno na ČT24. Já bych chtěl reagovat pouze na zjevné lži, které tady zazněly. Toto je vládní návrh, Piráti tento návrh nepředkládali. Piráti předložili pozměňovací návrh, o kterém budeme, doufám, co nevidět opět hlasovat, a to je změna výpočtu navýšení, které probíhá, a to je svázat ho s výkonem ekonomiky, tudíž na mzdy v komerčním sektoru, který politici nemůžou na rozdíl od růstu mezd ve státním sektoru zásahy napřímo ovlivňovat. Tudíž to je racionální návrh. Takže já bych si vyprošoval, aby Piráti byli jednak, když pan Okamura, prostřednictvím pana předsedajícího, úmyslně hovoří o tom, jak tady bylo něco v minulém období, my jsme tady v minulém období neseděli.

Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Takže já bych chtěla za sociální demokraty jednak vyjádřit podiv, že Tomio Okamura právě obstruuje snížení platů politiků. Také bych se tedy nenadála, že se něčeho takového dočkám.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Pan místopředseda Sněmovny Okamura s přednostním právem.

No to by se vám hodilo.

Neodvádějme debatu jinam.

Žádný jiný klub takto nehlasoval. Ano, přidali se k tomu někteří jednotlivci.

I váš návrh, když projde, také navyšuje platy politiků cca o 9 %. Takže mluvte srozumitelným jazykem pro občany, aby to nevypadalo, že snad vy chcete snižovat platy. Vy je chcete taky zvýšit oproti těm, které máme nyní, ovšem o 9, 10 %. Bude záležet, jaký bude vývoj, ale teď by to bylo, tuším, 9 nebo 10 %, takže je to podobné, jak chce zvyšovat hnutí ANO. Prosím kolegy, kteří se mně tady hlásí faktickými poznámkami, aby vzali na vědomí, že jsme uprostřed hlasování. Není rozprava. Mohou vystupovat pouze ti poslanci, kteří disponují přednostním právem. A to je pan předseda Faltýnek a v tuto chvíli taky paní poslankyně Valachová, kteří jsou další přihlášení. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom zopakovat, že náš poslanecký klub podporuje vládní návrh tohoto zákona, který snižuje platy politiků, nebo jejich růst, na těch 9 %. Dneska zasedá Zastupitelstvo, poprvé, hlavního města Prahy a dochází k historické události!

Paní poslankyně Valachová s přednostním právem. Máte slovo.

Já pevně věřím, že bude existovat i po této rozpravě, ale opravdu ubezpečuji, že i bez hlasů SPD, to znamená, nemusí být znásilněni při snižování platů politiků, tato Sněmovna snížení platů politiků odhlasuje k vládnímu návrhu! Děkuji. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Jenom krátká faktická reakce na mého předřečníka, pana předsedu Faltýnka.